S tím, co jsem teď řekl, tedy s tímto konstatováním, že reagujeme na kritickou situaci v Evropě, na vlivy, které jsou mimo naši kontrolu, ale že současně investujeme do budoucnosti, s tímto konstatováním se samozřejmě nechceme spokojit a děláme všechno pro to, abychom do budoucna byli připraveni dobře na to, že jakmile se rozpočtová situace... nebo abychom dělali všechno pro to, aby, jak odezní tyto krize, aby se rozpočtová situace České republiky v dalších letech významně stabilizovala. Pracujeme na změnách, které zjednoduší chod státu, zruší zastaralé zatěžující povinnosti, agendy, a hledáme cesty, jak co nejlépe uspořit veřejné peníze. V této souvislosti nás v blízké době čeká řada složitých rozhodnutí a já jenom doufám, že ti, kteří dnes kritizují deficit státního rozpočtu, že budou nápomocni tomu, abychom složitá rozhodnutí, která uděláme a se kterými sem přijdeme, také podpořili. Máme na stole návrhy expertů z Národní ekonomické rady vlády, těmi se samozřejmě budeme také detailně zabývat. Nedávno zahájila svou činnost pracovní skupina, která si klade za cíl snížit výdaje o 70 miliard ročně pomocí efektivních systémových opatření. S jejími výsledky vás seznámíme v průběhu příštího roku, samozřejmě ještě před přípravou dalšího rozpočtu. Dámy a pánové, Česká republika se nachází v nejsložitější situaci ve své moderní historii. Státní rozpočet dokládá, že situace je vážná, soustředí se na odpovědi na současnou krizi, ale má, jak jsem řekl, má v sobě i naději, že se brzy vrátíme k původnímu směru, tedy k reformám, modernizaci a k vyrovnaným veřejným financím. Děkuji vám všem, kteří tuto nesnadnou pozici chápete a tento rozpočet podpoříte. Paní předsedkyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Paní místopředsedkyně, já jsem trpělivě čekala, protože jsem chtěla reagovat, abych tady jednoznačně řekla, na koho jdu reagovat.

Takže, pane ministře, já jsem tak poslouchala, co jste tady říkal, jak jste reagoval na Karla Havlíčka, na nás, kteří zde vystoupili před vámi, nebo tedy po tom vašem úvodním projevu, a říkám si, jestli skutečně věříte všemu tomu, co jste tady říkal.

Ale na ten problém vás upozorňujeme opakovaně. Vaše povinnost je tento deficit, který jste si tam prostě vytvořil, abyste uměle mohl snížit deficit státního rozpočtu, abyste ho nahradil.

Takže nevím, co je předmětem toho memoranda, když tak zásadní věc, jako jsou úrokové sazby, prostě tam neřešíte, nebo aspoň limity. Takže kde ty peníze vezmete?

No, tak si to porovnejme.

A to jsme neměli takové inflační příjmy.

A dneska dobře víte, že to bylo jenom PR, tak, jako je PR celá vaše rozpočtová politika. Takže my jsme plánovali samozřejmě nějaké rozpočty v rámci reality, která byla, v rámci rozpočtu.

Nemáte tam ani čárku. A já vám přečtu, když se tak rád zaštiťujete panem Hamplem a jeho rozpočtovou lobotomií, tak já vám budu citovat teď z poslední zprávy Národní rozpočtové rady.